A tady byl i příslib vůči hlavnímu městu a jeho představitelům, že jednali jednotliví zastupitelé s panem ministrem v nedávných dnech, že ještě do Velikonoc tedy bude spuštěn další program, který tyto podnikatele už neopomine a naopak zahrne.

A my určitě nechceme rozlišovat mezi tím, když někdo podniká v hlavním městě a někdo mimo něj. Náklady tady nemá o nic nižší, naopak. Takže apeluji na to i z hlediska toho, že jsem poslankyně zvolená za Prahu, a z hlediska toho, že úplně jednoznačně nelze rozlišovat mezi podnikateli podle toho, odkud jsou.

Mnohokrát už v posledních dnech zaznělo, že rychlost je klíčová, takže kdo rychle dává, dvakrát dává.

Děkuji za pozornost. Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jsme v rozpravě. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se za klub STAN vyjádřila k vládnímu návrhu zákona, který se týká kompenzačního bonusu.

Tento návrh také vnímáme jako první pomoc na překlenutí nejhorších krizových týdnů pro živnostníky a zároveň ho vnímáme jako pomoc všem těm živnostníkům, kteří se ze dne na den ne vlastní vinou ocitli bez zákazníků, zakázek, a tedy i bez peněz. Co je důležité, a myslím, že to vnímá každý z nás, živnostníky potřebujeme. A potřebujeme je udržet mimo úřady práce a potřebujeme je udržet v době krize v takové kondici, aby byli ochotni a především schopni, až krize pomine, obnovit své podnikání. Proto vítáme návrh, který Ministerstvo financí předložilo, a také vítáme to, že byl předložen komplexní pozměňovací návrh, který rozšiřuje počet těch, kteří budou moci požádat o tento kompenzační bonus, o tuto podporu.

My proto navrhujeme ale jinou variantu, a to z následujícího důvodu. Vláda říká: jsme si vědomi toho, že živnostníci mají velký problém, potřebujeme naše živnostníky a chceme živnostníkům pomoci.

Mnozí se v těchto dnech rozhodují, zda půjdou na úřad práce, zda přeruší svoji živnost, či nikoliv.

Druhý návrh se týká těch, kteří skutečně ze strachu po vyhlášení nouzového stavu a mimořádných opatření šli na úřad práce a zažádali o podporu, přerušili živnost, a tímto pozměňovacím návrhem je vracíme zpět do systému tohoto kompenzačního bonusu.

Děkuji.